Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Nevidím.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 34, přihlášeno 156, pro bylo 153, proti nikdo. Výsledek: přijato. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru.

Děkuji. Budeme tedy v tuto chvíli hlasovat o návrhu paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, a to přikázání dalšímu výboru, a to hospodářskému výboru. Takže víme všichni, o čem budeme hlasovat, hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto. Ještě se tedy ptám, jestli má někdo návrh k dalšímu přikázání výboru nebo výborům k projednání? Poslanec Vondráček. U hlasování číslo 33 jsem se zdržel, na sjetině mám nepřihlášen. Asi nějaká technická chyba.

Tak víme všichni, o čem budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Výsledek: přijato.